Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích přednesených v rozpravě.

Pokud nebude schváleno, budeme to projednávat jako zařazení bodu podle návrhu pana poslance Mládka po bodu 15.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 5.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat, tzn., že tisk 109 bude projednán v pořadí tak, jak byl schválen v pořadu schůze.

Návrh kolegy Faltýnka, ač byl podán mezi návrhy, budeme hlasovat nakonec o pořadu schůze. To znamená, paní kolegyně Havlová navrhuje zařadit nový bod Informace ministra spravedlnosti k výzvám kriminalizovat Blok proti islámu, a to ve čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat, nebudeme tedy projednávat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento tisk bude projednán tedy v řádném pořadí podle pozvánky.

Pokud nebude vyřazen, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Zlatušky, tzn. o pevném zařazení na 8. 12. Nejdříve hlasování o vyřazení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o těchto návrzích podle původního pořadu schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat a program schůze nebude doplněn.

Hlasování číslo 12, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 12. Z přítomných 176 pro 88, proti 58. Návrh nebyl přijat. To jsou všechny návrhy a můžeme tedy přistoupit... Hlásí se pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem, potom pan předseda klubu ČSSD také s přednostním právem. Ještě požádám sněmovnu o klid. Prosím, pane předsedo. Já nevím, pane předsedající, čím to je, že vždycky když začnu mluvit, tak si Faltýnek zavolá Broňu. Mluví jenom ten, pane poslanče, komu bylo uděleno slovo. Žádám o dodržování jednacího řádu, a to ode všech.

A já bych si během následujících dnů schůze vážil informace od koaličních předsedů, zda je to skutečně nějaká pro mě neznámá strategie, kterou matete opozici a veřejnost, anebo zda se matete navzájem. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.